Já se tedy omlouvám Radimovi Fialovi, ale patrně nedošlo u nich v klubu k předání informace, protože to byla dohoda všech klubů, že vlastně jsou omluveni na začátek interpelací jak pan premiér, tak paní ministryně financí na těch devět hodin, a proto jsme zvolili tady tento postup.